Předvolební řeči o boji s korupcí jsou věc jedna, ale skutečný, reálný byznys spočívající v propojení státní správy vybraných politických stran a vyvolených kmotrů je pro tyto strany prioritou číslo jedna.

Každý ví, že největším problémem této země je propojení politiky, podnikání a státní správy. A nejsme sami, kdo to takto vidí. To jsme viděli u mého předřečníka, prezidenta republiky. Strategie je jasná. Formálně se k němu hlásí řada politiků, obsahovaly jej volební programy politických stran a navíc na nás tlačí Evropa, kterou již přestalo bavit vyhazovat evropské peníze do černé díry pod jménem Česká republika. A tak jsme si v Čechách opět zahráli hru na přijímání zákona, který vlastně mnozí politici nechtějí, ale nemohou to říct přímo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přátelé, co máte svědomí, k tomuhle se dá říci jediné. Ano, souhlasím s tím, že lobbisté v okolí pánů Sobotky a Kalouska mají jiné zájmy, ale drtivá většina občanů naší země stejně jako Evropská komise si nepřejí formální služební kodex. Všichni si přejí odpolitizování státní správy, přejí si konec rozkrádání a rozhazování veřejných peněz. V okamžiku, kdy se Kalouskova opozice na služebním zákoně dohodla s koalicí, kdy nám média zprostředkovávají optimistické obrázky, jak legislativci coby pilní mravenečkové rychle dávají dohromady změny v paragrafech služebního zákona, jsme svědky opoziční smlouvy číslo dvě. Výsledkem je varianta zákona, která postihne osud většiny našich protikorupčních zákonů budou bezzubé. A je dokonce dost pravděpodobné, že se korupční prostor ve velké politice ještě zvýší.

Máme celkem čtyři pozměňovací návrhy, z nich jeden je právě zrušení politických náměstků.

Musím konstatovat, že se Úsvit stal tímto okamžikem jedinou opoziční stranou v českém parlamentu, která nyní již bohužel zcela osamoceně bojuje proti dosavadním nekalým praktikám v našem státě. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Omlouvám se. Pan poslanec Petr Fiala. Prosím. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my tady, doufám, úspěšně pokračujeme v cestě za přijatelným služebním zákonem. Špatný zákon se mění na lepší a to je jenom o něco málo horší, než kdybychom měli opravdu dobrý zákon. Je dobře, že už není cílem vlády samoúčelné přijetí zákona a snaha vyjít vstříc požadavkům Bruselu, což, jak se ukazuje, byla jenom výmluva, jak jsme na to upozorňovali odpočátku, protože minulý týden již došlo k podepsání dohody o partnerství, na základě které můžeme čerpat evropské peníze v následujícím období. A jak se ukázalo, tak dohoda byla přijata bez ohledu na to, jestli služební zákon opravdu máme, nebo ne. Ostatně pan premiér o víkendu na jednání Evropské rady, i když v jiné věci, velmi jasně ukázal, že pokud nechce, nenechá si od Bruselu nic diktovat a je schopen vyhradit si právo postup Evropské unie odmítnout. Vím, že to není téma dnešní diskuse, a nebudu o tom mluvit dlouho, ale občanští demokraté skutečně nerozumějí váhání pana premiéra postupovat společně ve věci ruských aktivit na Ukrajině a zaujmout jednoznačný a rozhodný postoj. V našem sousedství se odehrává válečný konflikt, ať si to přiznáváme, nebo ne, a čeští občané mají právo vědět, jak bude zajištěna národní bezpečnost, jak se budeme podílet na společné obraně a jakou vůbec máme zahraniční politiku. A chtěl bych vás, dámy a pánové, upozornit na to, že je výhoda nějakou zahraniční politiku mít a je výhoda, pokud taková zahraniční politika je pokud možno konsensuální. Právě naše společná jednání nad služebním zákonem ukázala, že vláda a opozice jsou schopny se domluvit a dohodnout se na společném postupu, a my bychom byli rádi, kdybychom dosahovali takového konsensu i v otázkách, které jsou ještě podstatnější, a to je zajištění naší bezpečnosti a naše zahraničněpolitická orientace. Proto předkládáme návrh na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a já bych chtěl vyzvat pana premiéra, aby na této schůzi předstoupil před Sněmovnu a vysvětlil českou zahraniční politiku a diskutoval s námi o jasném postoji, který naše země zaujme v ruskoukrajinském konfliktu, a také o naší pozici vůči našim spojencům, ať už ze Severoatlantické aliance, nebo ostatních evropských demokratických zemí. Ale teď zpátky ke služebnímu zákonu. My jsme chtěli odpočátku jednu jedinou věc, a to vytvořit předpoklady pro profesionální, nestrannou a výkonnou státní správu, která by nebyla zapouzdřena sama do sebe, ale pro kterou by občané byli váženými klienty. A přestože si toho pan Okamura nevšiml, protože je fascinován pouze panem Sobotkou a panem Kalouskem, tak občanští demokraté nejenom že od počátku schůze zaujímali konstruktivní postoj, ale konkrétně představovali jednotlivé návrhy na změny, a to s cílem, abychom schválili dobrý zákon, který zabezpečí kvalitní a profesionální státní službu občanům. Já jsem tady na tomto místě před časem řekl, že kompromis nemůže být cílem politiky, ale že pokud je kompromis výsledkem politického jednání, je to přijatelné a je to nakonec dobrý výsledek, protože shoda napříč politickým spektrem u takto významných věcí má také svoji hodnotu. Nedošlo ale k žádné zákulisní dohodě a to bych chtěl říci prostřednictvím paní předsedající panu poslanci Okamurovi mezi pány Kalouskem a Sobotkou, ale došlo po poměrně složitých jednáních k přijatelnému kompromisu, ve kterém právě požadavky občanských demokratů byly dalekosáhle zohledněny, a právě proto my nebudeme mít problém pro tuto podobu služebního zákona hlasovat. Samozřejmě že není dobré, a to je jedna z mála věcí, ve které souhlasím s panem prezidentem, že se takový zákon projednává ve spěchu.